Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A já čerpám z této oficiální zprávy Finanční správy.

A rovněž tak Ministerstvo financí informuje veřejnost a zveřejňuje každý rok souhrnné informace i na toto téma ve zprávách o činnosti Finanční a Celní správy.

Můžeme hovořit o tom, že se zvýšila rozhodovací činnost soudů, ale co do počtu žalob je aktuální stav v roce 2019 oproti roku 2018 prozatím stejný, respektive mírně klesající. Navíc, i kdyby k nárůstu soudních sporů došlo, tak je třeba si uvědomit, že samotný počet sporů nemůže být sám o sobě hodnocen jako kvalitativní ukazatel o činnosti Finanční správy.

Počet ukončených soudních sporů zásadně nekolísá.

Zrovna v tomto případě byla čísla zásadně ovlivněna, protože ve skutečnosti z částky 4,6 mld. korun připadalo 1,9 mld. na oblast zcela mimo podnikání. Jednalo se totiž o odvody za porušení rozpočtové kázně, tedy o porušení pravidel příjemcem dotací, takže ne o typické daňové spory.

Pokud ta data posuzujeme opravdu komplexně a se znalostí celé agendy, kterou logicky z toho článku nemůžete mít, kterou Finanční správa řeší, tak vidíme, že nedošlo k zásadnímu fiskálnímu zhoršení v neprospěch Finanční správy.

Děkuji moc předem.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Já to ještě dopovím.

Já vám samozřejmě ráda ten podklad poskytnu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chcemeli řešit podstatu problému, pak musíme vrátit vodu do vodního cyklu a nechat ji stékat do zelených ploch.

Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz, nebo interpelaci.